Takže děkuju za slovo. No, pan ministr nezklamal.

A vy tady řešíte hlavně lex Babiš.

Ano, ale vy jste neřekl tu podstatu.

Takže mi tady nedělejte nějaké přednášky o migraci.

A co jste tu manipuloval?

A tady jde o princip. Takže ještě jednou.

Vy jste to odsouhlasil.

Není to podstatné.

Vy jste nebyl ani na jedné hranici!

Jako neuvěřitelné.

Vy stále mluvíte o Orbánovi. A potom všichni otočili.

Proč je přesvědčil? A podle výsledků se ukázalo, že na Řeky varování před sílící imigrační vlnou zapůsobilo.

Jak to všechno bylo. Integrace migrantů ve Švédsku selhala, přiznala premiérka.

Nelegální migrace v Evropě sílí. Takže o čem vy tady mluvíte?

A já jsem byl samozřejmě dlouho i na Radě ministrů financí, takže na rozdíl od vás vím, jak se vyjednává.

Vy jste nám neodpověděl. Neukázal jste nám mandát. Tak nám ukažte ten mandát.

Manipulujete. Ano, my jsme říkali: nepřijmeme nikdy migranty ilegální, nechceme, aby pašeráci rozhodovali, nechceme, aby přišli, a za to dáme peníze.

Takže vyjádřily obavy, zda nový systém bude fungovat. No nebude fungovat! Samozřejmě nebude. jak hlídá ty lodě pašeráků, tak ten to bude evidovat? Nebo co budete dělat? Jak to bude fungovat? Totální nesmysl! Každý rok.